Děkuji, pěkné dopoledne. Já jsem původně myslel, že to ještě nějak zevrubně popíšu. Tak asi není důvod. Všichni víme, jak to probíhalo. Myslím si, že docela do detailů jsme i probírali ty konkrétní situace, o jaké případy poškození spotřebitele v tom přeshraničním obchodu se jedná.

Ano, děkuji. Procedura je jednoduchá, přesto o ní rozhodneme hlasováním v hlasování číslo 31, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro stanovenou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 31. Procedura je schválena. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Hospodářský výbor doporučuje. Pan ministr?

Děkuji vám. Hlasování číslo 33. Návrh byl přijat.